Já vám ještě musím říct možná jednu věc, a je logická. Jako politik i jako třeba nějaký šéf si můžete vybrat. Buďto budete řídit věci direktivně mohli jsme představit zákon v březnu. Oznámit ho lidem, kterých se týká, a následně zahájit transformaci. Myslím si, že bychom tu digitální agenturu měli již teď a věřím, že Sněmovna by ji probrala, měli zřízenou. Já jsem zvolil jiný postup.

I v tomto případě jsem se snažil pracovat inkluzivně, tudíž všechny lidi, relevantní náměstky, ředitele, kterých se to týkalo, jsem na začátku do toho procesu zahrnul. Samozřejmě tím, jak má každý úřad své povinnosti a řeší spoustu věcí, tak jakákoliv změna v danou chvíli té změny znamená práci navíc. Když jste něco vypořádal na jedné schůzce, člověk tam nebyl, na druhé schůzce se to mohlo zdát opět problematické. Já si myslím, že důležitý byl výsledek, a ten byl následující: šel do vlády nakonec s jediným rozporem Ministerstva financí. Dokonce ani v tom zákoně není nic o zřizování sekce na Úřadu vlády a i po dohodě ohledně struktury, kde bude hlavní architekt a jeho oddělení, žádná sekce v tomto zákoně definována není, na základě toho zákona nevzniká a pravděpodobně ani vznikat v systemizaci od 1. 1. nebude.

Děkuji. Vnímala jsem přihlášku pana zpravodaje s přednostním právem. Dává přednost, ale já si ještě dovolím jenom upozornit, protože padl návrh na prodloužení lhůt na 90 dnů, tak si dovolím podle jednacího řádu upozornit, že prodloužit lhůtu ze 60 o více než 20 dnů, čili vy jste navrhl o 30, pane poslanče, že to je možné pouze se souhlasem navrhovatele. Nyní jste se hlásil, prosím, máte slovo, byla vám dána přednost.

Jenom velmi krátce. Nechci vůbec přecházet do osobních rovin, jednoznačně. Ale třeba říkáte: Máme teď aktuálně nedostatečnou kompetenci na straně zadávání zakázek, dodavatelé nám nerozumí, musíme si to vykomunikovat. A teď mi řekněte, když zavedete novou agenturu, ta to vyřeší?

Mně prostě stačilo podívat se do toho, kolik zásadních připomínek mělo Ministerstvo vnitra, a z toho vyvozuji, že asi mezi sebou nekomunikujete, to je celé. To je prostě můj názor, který jsem si udělal z toho, co jsem vyčetl v připomínkovém řízení, nic jiného.

To, že vám neděláme práci jednodušší, to je zajímavá poznámka. Tak v první řadě, předkládejte tady kvalitní věci, snažte se o shodu, my vám rozhodně nepotřebujeme tady něco střílet, od toho tady nejsme. My nechceme politikařit, my tady navrhujeme zákony, které pomůžou občanům České republiky. Spíš se podívejte vy, jak se potom k nám chováte, že to, co jsme tady navrhovali my v dubnu, a vy jste nám to tady s výsměchem zabíjeli, tak to vám teď nosí odborníci a vy to teď analyzujete, nezlobte se na mě, ale prostě tohle mi neříkejte, že my vám to neděláme jednodušší. Tak tady noste zákony, které budou prospěšné pro české občany, pro český stát, a my vám tady budeme tleskat.

Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Děkuji za slovo, já budu stručnější než moji předřečníci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych jenom říct, že také odmítáme bezdůvodné projednání v § 90, a proto jsme na toto stanovisko dávali veto, které znemožňuje jednání ve výborech, ale jsme i proti novele jako celku. Nemá smysl zřizovat další úřad, když každý rezort má příslušné odbory. Navíc k tomu má pan Bartoš jako vicepremiér pro digitalizaci zázemí na Úřadu vlády. Jsme proti navíc v současné době, kdy v zadluženém rozpočtu nejsou prostředky a jsou jiné priority než digitalizace a rozšiřování státní byrokracie. A nesmíme také zapomínat na důležité opačné právo, a to znamená právo nepoužívat digitalizaci, ale normálně chodit na úřady, protože mnoho lidí nechce jednat elektronicky, mít datovou schránku, mít bankovní identitu. Proto dáváme návrh na přepracování a také žádáme o prodloužení možnosti jednání ve výborech na 80 dní.

S přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych v první řadě omlouvám se za svou neznalost vznesl dotaz k vám, jestliže bylo navrženo Klárou Dostálovou 60 a panem Novákem 80, potažmo paní Pošarovou, jestli se nehlasují náhodou oba návrhy.

Děkuju. Děkuju za vysvětlení.

Já bych chtěl zdůraznit zejména za hnutí ANO, že my vznik Digitální agentury neblokujeme. Jak jsem se dočetl v médiích a na Twitteru, my jsme pouze dali veto na devadesátku, protože si myslím, a několikrát to tu padlo, my prostě vytýkáme i to, že vznik nebo předloha tohoto zákona nebyla diskutována třeba i na půdě Poslanecké sněmovny.

Je to poměrně široká materie, jak jsme si mohli všimnout, a já se opravdu domnívám, a to je podle mě konstruktivní kritika, že pokud by ta diskuse byla předtím, mohli jsme být možná posunuti o několik kroků dopředu. Jak zde bylo zmíněno, já si osobně myslím, že ta myšlenka je doopravdy dobrá, a souhlasím i s tím, co řekl pan ministr, že za mě by bylo i potřebné provést revizi dvou státních podniků, jestli doopravdy potřebujeme dva, nebo jestli by nemohl být jeden v jiné podobě. Ale myslím si, že je to věc diskuse.

Já se domnívám, že by to mohlo být ze začátku být uděláno jinak. Souhlasím s tím, že by se jednotlivé agendy a kompetence měly centralizovat, ale teď je otázkou, jestli máme teď vytvářet novou agenturu, nebo to udělat už někde na stávající platformě, ale to je právě věc diskuse a možná věc rozdílných pohledů na věc. Proto my jsme vytýkali i tu rychlost, se kterou je to přineseno do Sněmovny a projednáváno.